V tomto ohledu si dovolím říct, že taková demagogie tady ještě nezazněla. Tohle je realita.

Proč?

K čemu se to tady přihlašujete tímto výrokem? To přece není možné!

Já jsem velmi skeptický k tomu, jestli budeme tímto způsobem postupovat, jestli jsme vůbec schopni zastavit onu migrační vlnu, jestli jsme vůbec schopni správně reagovat na to, jakým způsobem se bude dále vyvíjet samotná integrace Evropy. Jestliže budeme připouštět to, že někdo nemusí plnit podmínky, a klidně připustíme to, že bude možné jakýkoliv režim vzít do evropského společenství, tak dobře, ale v tom případě vypovídáme hodnoty, o kterých tady tak rádi mluvíte. Já nemám žádnou potřebu, opravdu nemám žádnou potřebu říkat něco, co si myslí ruská strana. Navíc, nemyslím si, že zrovna Vladimír Putin je přítelem ukrajinské komunistické strany.

Já jsem chtěl, aby mi premiér odpověděl na otázku, nedostavil se ani do deseti hodin, nezbývá mi nic jiného než tedy tu otázku položit a jasným způsobem se zeptat, jestli o tom vůbec jednáme v rámci té asociace.

A dokonce to došlo tak daleko, že jsme mohli jednat o splacení dluhu.